Tohle je zrovna příklad, kdy Česká republika má jednoznačný profit a výhody z evropského řešení.

Ano, ve výrobě elektřiny jsme soběstační, ale v těch jiných klíčových komoditách ne, takže pro nás je evropské řešení něco, co přirozeně máme chtít a co odpovídá národním zájmům České republiky. A my tady nejsme žádnými pasivními hráči nebo pasivními příjemci, kteří čekají, co někde rozhodne někdo v Bruselu. My jsme aktivními hráči, aktivními aktéry. Využíváme i možnosti našeho předsednictví. Aktivně působíme například v radě pro energetiku, kterou jsme několikrát svolali a kde právě dosahujeme rozhodnutí, která jsou výhodná i pro Českou republiku, jednoznačně pro naše občany a pro naše firmy. A to jsou ta evropská řešení, o kterých mluvím a která jsou dobrá, na rozdíl od některých jiných, která jsem v minulosti kritizoval. Děkuji a vidím, že je zájem ještě o doplňující dotaz. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Pane premiére, prosím, prostor pro odpověď. To jsou konkrétní věci, které mají prostě konkrétní dopad. A mimochodem, s Německem jsme uzavřeli i dohodu o solidaritě. A můžete se nad tím usmívat, ale ono v případě, že bychom se dostali do problémů, to skutečně pomůže. A co jsme domluvili na evropské úrovni?

Využíváme tyto věci. Jednáme o citlivé dohodě, nařízení, které zavádí mechanismus společných nákupů plynu a také posiluje solidární opatření pro případ nouze.

Domluvili jsme se také na tom, jakým způsobem budou snižovat státy poptávku a v jaké procentuální výši se bude snižovat spotřeba, což je zase prostě celkově výhodné pro Českou republiku. Takže těch opatření, která jsme dosáhli prostřednictvím našeho předsednictví, je celá řada. Máme i některé výjimky, které jsme si vyjednali právě pro české firmy, české občany i vzhledem k tomu, jaká máme specifika jako vnitrozemský stát v oblasti ropy nebo plynu. Takže mohu říct, že ty naše kroky jsou výhodné pro české občany a pro Českou republiku.

A nyní vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Radim Fiala se svou interpelací na premiéra. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, mně to nedá, abych se nevrátil ještě aspoň jednou, dvěma větami k předcházející interpelaci mé kolegyně a k evropskému řešení. Řekněme si pravdu, žádné evropské řešení dodnes neexistuje. Vy jste se domluvili, že se domluvíte, ale možná někdy příště. Takže za půl roku, co řídíte Evropskou unii, Evropskou radu, jste nevyřešili nic a my to můžeme dokumentovat na číslech, kdy občané České republiky mají nejdražší elektrickou energii a nejdražší plyn, a koneckonců i pohonné hmoty.

Já jsem z Olomouckého kraje, dostávám stovky dopisů, stejně jako asi vy, že ti lidé nemají na to, aby to zaplatili.

Je to právě naopak, pane premiére, vy jste ty faktury asi vůbec neviděl. Jsou to částky, které jsou minimálně o 100 % vyšší, než byly v loňském roce, a ti lidé řeší, jak to zaplatí.

A to jsou přece věci, které jsou dál nemožné. Tak daleko jste to, pane premiére, dotáhli. Čas! Děkuji vám. Prosím, pane premiére, čas na odpověď.

Máte slovo.

Ale já myslím, že se na nás dívají občané, kteří o to mají zájem a dokážou posoudit, jak a které argumenty jsou relevantní a které ne. A znovu opakuji a vracím se k těm evropským řešením. My jsme země, která z různých důvodů v oblasti zabezpečení energií potřebuje spolupráci s dalšími zeměmi, a kdybychom šli cestou, kterou taky občas tady slyším navrhovat, ale stále slaběji, protože čím dál víc veřejnosti ví, že to je nesmysl, že bychom se tady uzavřeli a měli představu, že budeme energeticky soběstační, tak velmi brzy zjistíme, že ne, že ty věci, které jsou třeba závislé na plynu, topení nebo na pohonných hmotách, abychom vůbec mohli jezdit, tak že bychom si je prostě asi museli odpustit, protože bychom prostě, kdybychom nespolupracovali s jinými zeměmi, ani ropu, ani plyn neměli.